Dalším nákladem zadlužování je takzvaný vytěsňovací efekt, kdy růst vládních výdajů a strukturální deficit způsobují omezování soukromých výdajů firem a domácností, popřípadě čistého exportu.

Důsledkem vytěsňovacího efektu je následně mnohem nižší účinnost vládní fiskální politiky. Konečně třetím nákladem deficitu veřejných financí, který mě osobně velmi trápí, jsou náklady na obsluhu státního dluhu. Chcemeli totiž vyjádřit hodnotu skutečných nákladů spojenou s obsluhou státního dluhu, pak musíme do naší úvahy zahrnout hodnotu alternativní činnosti, která musela být obětována. Ekonomové hovoří o takzvaných nákladech obětované příležitosti. Když to vyjádřím jinými slovy, jedná se o hodnotu nejhodnotnější alternativy, jež nemůže být vykonána.

A tak bych mohl pokračovat dále. Náklady na dluhovou službu platí Česká republika bohužel každoročně od svého vzniku.

Odhaduji, že například ke kompletní dálniční síti. Mámli shrnout své krátké vystoupení, zda je vzhledem k současné hospodářské situaci potřebné předložit ozdravný konsolidační balíček, odpověď zní ano. Jestliže by se tak nestalo, nákladem nicnedělání by byl pokračující přenos dluhů na naše děti a vnuky, pokračující vytěsňování efektivních soukromých výdajů neefektivními vládními výdaji a konečně astronomické náklady obětované příležitosti. Zatímco většina konsolidačních balíčků v minulosti byla vyvolána tlakem nepříznivých vnějších okolností, tento balíček můžeme přiřadit k těm, které jsou aktivovány vnitřním přesvědčením současné vládní koalice o potřebě nápravy. Uvedené skutečnosti mě vedou k jednoznačné podpoře předkládaného souboru právních norem. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Dovolím si tři poznámky na vystoupení pana kolegy Nového. Co na to řekne jeho stranický kolega pan Kučera?

Druhá poznámka. Tady vystoupil pan ministr financí a řekl, že jsou dva extrémy: jeden je strašit Řeckem a druhý nedělat nic. Takže já tomu... Bylo tam strašení Řeckem. Poslední poznámka. Pan poslanec Nový položil řečnickou otázku, jestli nám do budoucna někdo půjčí?

Ale vy tady permanentně něčím strašíte.

Ten trend, neříkám, že je dobrý, ale z toho vůbec jakoby nevyplývá, že by tady měla zaznívat slova týkající se Řecka. A jsem hrozně rád, že na začátku ministr financí před tímhle extrémem varoval, a vlastní poslanec se tím neřídí. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Nový.

Pane kolego Nachere, prostřednictvím pana předsedajícího, velmi špatně jste mě poslouchal. K tomu, jestli jsou projevy čtené, nebo jsou řečeny z patra, se vůbec vyjadřovat nebudu. Řeckem jsem tady rozhodně nestrašil. Řecko jsem právě uváděl jako příklad země, která skutečně tím bankrotem prošla, a zdůraznil jsem , zdůraznil jsem, že my se v řecké situaci rozhodně nenacházíme. A z toho jsem odvodil zodpovědnost současné vlády, která chce právě předejít řeckému scénáři. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Volný. Připraví se pan poslanec Nacher. Děkuju moc za slovo, pane předsedající. Já jsem poslouchal dobře.

Řekl jste, že opozice důsledně řekla, že nepotřebujeme.

Děkuju.

Děkuji. Vy řeknete, já jsem nestrašil Řeckem, já jsem jenom zdůraznil, že když to nepřijmeme, tak tady je nějaké Řecko.

Takže evidentně to bylo za mě to bylo jasné strašení. Nezlobte se na mě. Nyní nemáme žádnou faktickou poznámku a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kasal. Připraví se pan poslanec Okamura. Vážený pane místopředsedo, vážené členky vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, jsem docela rád, že budu navazovat na pana kolegu Nového. Musím říct jednu věc, já svůj příspěvek budu číst a na závěr řeknu určitou poznámku.